Já bych očekával, že zahraničněpolitickou prioritou vlády bude Česká republika, zájmy České republiky, bezpečnost, prosperita, a tady se skutečně jenom potvrdilo, že pro vládu Petra Fialy je Ukrajina na prvním místě.

Opět, oslovujeme se prostřednictvím předsedající.

A do toho všeho Fialova vláda vlastizrádně odsouhlasila nový migrační pakt Evropské unie, který zavazuje Českou republiku buď přijímat nelegální africké a islámské migranty, nebo platit výpalné 20 000 eur za každého odmítnutého migranta.

Hnutí SPD odmítá jakékoliv kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu. Proto vyzýváme premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, aby následovali postoje Polska a Maďarska. Premiér Fiala z ODS ale namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do České republiky. Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Prvním předpokladem pro to je obnova kontroly českých státních hranic.

Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně. Česká Fialova vláda na jednání Evropské rady na rozdíl od Polska, Maďarska, které hlasovaly proti, a Slovenska, které se alespoň zdrželo, servilně přikyvuje a hlasovala pro, čímž ohrožuje bezpečnost a sociální smír v České republice. Hnutí SPD považuje dlouhodobě masovou migraci za zásadní bezpečnostní riziko České republiky.

Jediná možnost, jak se přijetí těchto převážně muslimských nepřizpůsobivých imigrantů vyhnout, je podle návrhu EU a podle toho, co odsouhlasila Fialova vláda, platit vysoké výpalné v přepočtu 500 000 korun ročně na každého takto odmítnutého migranta. To může pro český státní rozpočet znamenat až desítky miliard korun ročně. Hnutí SPD rezolutně odmítá přistoupení České republiky k novému migračnímu paktu EU.